Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní poslankyně Helena Langšádlová a také zpravodaj garančního výboru, hospodářského výboru pan poslanec Martin Novotný.

Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak, má zájem paní navrhovatelka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já bych chtěla jenom zdůraznit některé věci Já se velmi omlouvám, milé kolegyně, milí kolegové, ale jednak je tady příliš hluku, jednak tady mluví dáma.